Přiznejte to.

Přiznejte to, aspoň buďte tak čestní.

Prosím, máte slovo.

Tady byly tři návrhy na teritorialitu ta základní, která funguje, tuším, jenom v Maďarsku a na Slovensku, pak spotřebitelská, já jsem dokonce přišel tenkrát s bagatelní, za tu jsem dostal vynadáno úplně od všech a hlasováním jsme dali najevo, kdo má jaký názor na tu teritorialitu.

To znamená, není přímá úměra velký exekutor mafián, malý poctivý. Stejně tak jako kolik dlužníků... Zjišťoval jste si, pane kolego, kolik dlužníků opravdu reálně chodí k těm exekutorům?

Ale to, co se tady navrhovalo, to, co vy podporujete, funguje jenom na Slovensku a v Maďarsku.

Děkuji za slovo. Budu reagovat na kolegu předřečníka. Dámy a pánové, slovy klasika: Pověste je všechny, Pán Bůh si to přebere. Já považuji exekutory za a tři tečky.

A co se týče toho, jsem rád, že našel odvahu zastánce a prosaditel řešení exekucí a přiznal, že hnutí ANO 2011 nechce teritorialitu, a jako největší klub tady mohl opravdu zablokovat to, kdyby Senát tam tu teritorialitu dal tak by to neprošlo.

Děkuji za to, to jsem po vás chtěl, protože to, co se tady rozehrávalo, házení viny na senátory, že vlastně oni by a kvůli dohodám a tak dále. Ne, je to prostě o tom, že nejsilnější politický klub v této Sněmovně teritorialitu zavést nechtěl. Děkuji za tu odpověď.

A jak říkám, zavedení teritoriality není vyřešení minulosti, nepovede k tomu.

Mě poprosila Helena Válková, která ze zdravotních důvodů musela ještě zůstat v Německu, abych zde na mikrofon přečetl, že jako zmocněnkyně podporuje usnesení vládního výboru k tomuto tisku a podporuje senátní verzi. Takže senátní verze má podporu Heleny Válkové jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Tady ale nikdo netvrdil, že zavedení teritoriality vyřeší něco z minulosti.

Nyní vystoupí poslanec Leo Luzar, zatím poslední faktická poznámka, takže se připraví pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, máte slovo.

Ale mě nenadzvedlo to, co se stalo v třetím čtení, to jsem chápal jako politický boj.

To je ten základní rozpor slov a činů, který tady dnes zaznívá, a o nic víc nejde.